Souhlasím naprosto s tím, co zde padlo, to znamená, není to otázka jenom České republiky, v první fázi je to daleko více o tom dohodnout se s Evropskou komisí. A já osobně si velmi vážím toho, že i když tady nemusíme v mnoha věcech spolu souhlasit a máme třeba na celou řadu i z pohledu řízení filozofie (?) úplně jiný pohled, tak že třeba na jádru se shodujeme. Takže jádro postupuje přesně podle jízdního řádu. Ve finále mi dovolte, abych to zakončil tím, že já na Ministerstvu dopravy jsem si nešel dělat vizitku. Já jsem vzal Ministerstvo dopravy, protože to považuji za svoji maximální odpovědnost. A prosím, nebo žádám o to, aby se hodnotily zejména výsledky, nikoliv to, kdo a jak si tam jakým způsobem co organizuje. Já za ty výsledky nesu plnou odpovědnost. Já je tady nesu. Hlavně já. Nebudu je svalovat ani na své předchůdce, nebudu je svalovat ani na náměstky, ani na kohokoli jiného. Ale na druhou stranu jsem připraven ty výsledky skutečně zrealizovat. A věřím, že vy budete první, kteří mě na to upozorní. Děkuji vám, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, poté s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych mnohem raději teď nevystupoval, protože bych si velmi přál, aby návrh paní poslankyně Pekarové Adamové zůstal a získal podporu a abychom mohli o něm diskutovat všichni. Nicméně něco mi říká, že tento bod programu nebude schválen, a tak si dovolím v rámci přednostního práva alespoň stručně zareagovat na pana ministra Tomana. Dovoluji si, pane ministře, nesouhlasit s vaším tvrzením, že žaloba, která byla podána, je podána v zájmu všech daňových poplatníků České republiky.

V zájmu všech ostatních daňových poplatníků je, aby takové řízení s Českou republikou vůbec nebylo vedeno a aby její premiér nebyl v bezprecedentním konfliktu zájmů, v kterém pan předseda vlády Babiš je.

Ponechávám stranou, že já si myslím, že Evropská komise má pravdu, protože v tom vidí účelové obcházení zákona.

Nemýlímli se, pane ministře Tomane, hlasoval jste pro toto nařízení na Radě ministrů i vy, takže bylo vydáno se souhlasem vlády České republiky vaším prostřednictvím. A tam už žádný výkladový nesoulad není a ani nemůže být. Dokonce o něm české instituce ani nehovoří, protože tam je to naprosto jasné. Tam se mluví jenom o tom, že nesmí být ani možnost konfliktu zájmů. Vztahuje se to i na rodinné příslušníky. A je to nařízení, nikoli směrnice, to znamená, že to platí bezprostředně poté, co to bylo vydáno, bez ohledu na to, zda jsme to jako členská země implementovali, či neimplementovali do našeho právního řádu.

Samozřejmě že pokud se vyjádřili k formálním náležitostem projektů, tak ty mohly být v pořádku.

To je prostě zřejmý konflikt zájmů, o kterém nepochybuje ani Evropský parlament, o kterém nepochybuje ani Evropská komise. A tím, že to jenom protahujete, tak zvyšujete politické náklady a pravděpodobné finanční škody.

A ta není v zájmu daňových poplatníků. Děkuji, pane předsedo. Další přednostní právo pan místopředseda Filip. Tak pan místopředseda má slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, budu poměrně stručný. Děkuji panu ministru Havlíčkovi za jeho krátké úvodní slovo, i když bych rád o tom diskutoval na jiné platformě než tady.